Nicméně rád bych připomněl znovu, co je naším úkolem. Říkal, děkuji těm, kteří nedovolí, abychom odsoudili Miloše Zemana. To prosím pěkně není náš úkol.

Máte tak malou důvěru v objektivitu Ústavního soudu, že se bojíte, aby se mu ta žaloba dostala na stůl? Anebo velmi dobře víte, jak by to dopadlo, a proto se bojíte? Nyní faktická poznámka pana poslance Válka. Děkuji, pane předsedající.

Nevím, jestli je to čest pro pana prezidenta, nebo pro pana poslance Polčáka. Dokonce mám někdy pocit, že ani hnutí ANO.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ale myslím si, že to má nějakou důležitost a vážnost.